Že stanoviska poslaneckého klubu jsou časově omezena na dvě minuty. Dovolte tedy, abych se vzdal možnosti přednášet stanovisko poslaneckého klubu a abych na základě § 67 zákona o jednacím řádu vystoupil jako osoba s přednostním právem, aniž bych přitom sděloval stanovisko poslaneckého klubu, což je nepochybně vystoupení, které není nijak časově omezeno, ani vaším usnesením. Takže dovolte, abych vám připomněl

Nebo ne? Pane místopředsedo, já to nepřekřičím. Já vám rozumím.

Takhle se opravdu nechovají slušní lidé.

Abyste tu zvůli prosadili, tak jste museli dvakrát porušit zákon. Dvakrát. A jednou se zesměšnit. Víte, bývaly doby, kdy tady proti mně bývali alespoň soupeři, kterých si mohl člověk vážit. Teď už jsou tu jenom řezničtí psi, kteří umějí porušovat zákony a chovat se jako teroristé. Poslanecký klub TOP 09 se neúčastní zbytku hlasování tohoto bodu. Děkuji.

Prosím pana zpravodaje.